Takto obligatorně vždycky říkáme, že jsem nechtěl vystupovat, a jsem tady.

A já mám dokonce rekordní rozpočet na příští rok, co se týče objemu investic, tak to jenom chci říci.

Kam ty peníze ti starostové, starostky dávali. A prostě pokud se nevytvářely fondy, rezervní fondy, tak samozřejmě jednoho krásného dne se může stát, že prostě ten kohout se zavře, a to nastalo.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Stanjura, připraví se pan předseda Bartošek.

Děkuji, že jste se připomněl.

A může být pravda, že město Prostějov tímto návrhem přijde o 60 milionů korun, jak jste řekla. S panem primátorem já komunikuji poměrně často.

A oni ty peníze utratí v tom městě. To jsou občané toho města. Děkuji. Pan předseda Zbyněk Stanjura vystoupí v rozpravě. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Když se podíváte do našich lavic, i když dneska jsme v polovičním počtu, tak my všichni, poslankyně a poslanci občanských demokratů, jsme byli zvoleni mimo jiné s významnou částí, ekonomickou částí našeho volebního programu, ve kterém jsme navrhovali, a s tím jsme oslovili voliče, že prosadíme zrušení superhrubé mzdy, což je technikálie. Ale že prosadíme daňovou sazbu 15 % z hrubé mzdy.

Tak si připadám, že žiji v blázinci.

Já tomu vůbec nerozumím, když pořád říkáme to samé.

A mně to nevadí, pokud se přikloní k našemu návrhu, který dlouhodobě prosazujeme. Tak jenom na vysvětlenou, že po nás někdo... Opravdu? Podpoříme vlastní program.

Pohled ze státního rozpočtu, pohledy krajských samospráv, pohledy obecních samospráv a pohledy starostů, hejtmanů, zastupitelů. Nás nevolí ani státní rozpočet, ani krajský rozpočet, ani obecní rozpočet. Nás volí občané a ti, kteří pracují a podnikají, jsou daňoví poplatníci. Ti nás volí. A já bych chtěl v úvodu svého vystoupení mluvit o pohledu daňového poplatníka. Toho, kdo ty daně platí. Možná s jedinou výjimkou krátké faktické připomínky před několika málo vteřinami. Diskutujeme tady dlouhodobě dva možné přístupy, jak snížit daně ze závislé činnosti. Jeden, který tady marně prosazujeme mnoho měsíců, velmi často ruku v ruce s ostatními opozičními stranami, je zvýšení základní slevy na poplatníka.

A to je princip, že všem snížíme daňové zatížení stejně v absolutní částce.